Já si myslím, že zrovna v oblasti práva je mlčenlivost věcí, která by měla být dodržována mnohem zásadnějším způsobem než dnes, a že tady jít dále, než nám předepisují evropské směrnice, není vhodné a může vést jenom k porušení práv jednotlivých daňových poplatníků. Takže já se posléze přihlásím v podrobné rozpravě k návrhu, který jsem tady avizoval v prvním kole, který byl projednán i na rozpočtovém výboru i na výboru ústavněprávním. Nezískal tam většinu, ale myslím si, že mnohem lépe reflektuje znění směrnice DAC 5 a provádí opravdu její čistou implementaci, nikoliv rozšiřování pravomocí finančních orgánů, o kterých nás sice paní ministryně stále ujišťuje, a ujišťovala nás tak na ústavněprávním výboru, ujišťuje nás tady v Poslanecké sněmovně, že přece ty orgány musí vždycky spravedlivě rozhodovat, vést test proporcionality a další otázky.

Ty testy proporcionality, pokud někdo, tak po něm pak dělá možná správní soud, mnohdy až Nejvyšší správní soud, mnohdy je to až po třech čtyřech letech, a teprve tam říkají ne, nesměli jste, a stát bude platit obrovské škody, které byly způsobeny, protože se někde nějaký finanční orgán utrhl. Takže i tady bych byl velmi opatrný a směřoval bych k tomu, abychom ty pravomoci nerozšiřovali nad rámec toho, co je nezbytně nutné. Abychom mohli fungovat ve spolupráci s ostatními daňovými úřady po celé Evropské unii. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s přihláškou do rozpravy k tomuto bodu pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane kolego. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono tady mnohé již zaznělo, tak si některé věci možná ještě připomeňme. Stávající vláda je v demisi a zde plníme povinnost transpozice evropské směrnice.

Ale co považuji za nepřiměřené a neoprávněné, je, že pod záminkou nutnosti transpozice evropské legislativy tady v předloženém návrhu novely daňového řádu dochází k neúměrnému prolomení tajemství střeženého bankami, advokáty, notáři, daňovými poradci, auditory, soudními exekutory a dalšími osobami, které provádějí identifikaci a kontrolu svých klientů dle předpisů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu ve prospěch daňové správy. A to je ten problém, protože hlavním cílem novely by mělo být z mého pohledu splnit to, co je po nás požadováno Evropskou unií, a to je transpozice, zapracování směrnice Rady Evropské unie do našeho právního systému.

Je potřeba si také uvědomit, že k tomu prolomení profesního tajemství může v současné době dojít pouze na základě soudního rozhodnutí v zákonem přesně specifikovaných případech zvláštní závažnosti a pod dalšími kontrolními prvky. Takové atributy ochrany práva garantovaného ústavním pořádkem předkládaná vládní novela zcela postrádá.

Tady se dokonce z mého pohledu dotýkáme i Listiny základních práv a svobod, kde v čl. 4 odst. 4 se říká, že platí při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod, že musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Pokud tedy byly údaje dle AML zákona shromážděny za účelem boje proti terorismu, resp. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nelze je bez dalšího využít zcela libovolně za účelem správy daní tak, jak k tomu nyní dochází. Máme zde několik novel. Já bych chtěl říci, že to, co bylo schváleno a co je v usnesení ústavněprávního výboru z pera paní kolegyně Válkové, je kompromis, pokus o kompromis, který bude alespoň a já jsem byl rád, že i paní ministryně na jednání ústavněprávního výboru nakonec tento kompromis podpořila může být alespoň něčím, co té věci pomůže.

Jde nám o to splnit transpoziční povinnost a nic dalšího zde neotvírat. A mimochodem, na Slovensku, když docházelo k implementaci DAC 5, tak tam žádné další přílepky, které by prolamovaly profesní mlčenlivost, přijaty nebyly. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče.

Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové.

A v řadě případů se postavit státu není vůbec jednoduché.

A pak se ukázalo, že to tak není. A samozřejmě pak i ty náhrady škod, které tam vznikly, my jsme samozřejmě chtěli, ale v řadě případů prostě pro ty lidi to může být, ta doba, než proběhnou obecné soudy a nakonec ty nejvyšší, to může být likvidační.

To přece tak není!

Děkuji za pozornost. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, já se chci vyjádřit k trochu odlišné věci, než je tady transpozice DAC a ten goldplating, který nám tady předvádí Ministerstvo financí. I když naprosto souhlasím se svými kolegy, že prolomení mlčenlivosti je ztráta soukromí, ztráta ochrany určitých našich svobod ze strany státu.